Pokud by se nenaplnil bod Odpovědi členů vlády na písemné interpelace, projednávali bychom ve čtvrtek 6. února mezinárodní smlouvy a zprávy předložené do Poslanecké sněmovny, a to mezi 9. a 11. hodinou, poté by byl zařazen onen bod 75 a pak bychom znovu pokračovali blokem zpráv a smluv. Dále vás chci informovat, že ve středu 12. února bychom projednali body z bloku třetích čtení za předpokladu, že u nich budou splněny zákonné lhůty. Dále vás chci informovat, že jsem obdržel dopis poslance Vojtěcha Filipa, který i jménem dalších předkladatelů bere zpět sněmovní tisk čísl 5, takže si prosím škrtněte bod 18, dále dopis bývalého předsedy vlády Jiřího Rusnoka, kterým vláda bere zpět sněmovní tisk číslo 54, takže si prosím škrtněte bod 32, a dopis poslance Tomia Okamury, který i jménem dalších předkladatelů bere zpět sněmovní tisk číslo 37, takže si prosím škrtněte bod 25. Poslední věc z mojí strany je, že navrhujeme vyhovět žádosti paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru paní poslankyně Miroslavy Němcové o zařazení nového bodu, a to žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody, a to na úterý 4. února jako první bod. Já zde mám několik přihlášek do rozpravy. Mám tady přihlášku pana ministra průmyslu s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji.

Dobré odpoledne.

Rád bych poprosil o zařazení několika volebních bodů, které jsou na programu schůze, jako pevných bodů na tento čtvrtek 6. února. Pokud to bude možné, tak bych rád přednesl, které to jsou a proč. Jestli dovolíte, budu respektovat pořadí přihlášených a určitě vám dám slovo v rozpravě, poté co vystoupí kolegové, kteří se hlásili před vámi. Pan ministr Mládek již hovořil. Připraví se pan poslanec Grospič, potom pan poslanec Sklenák. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené dámy a vážení pánové. Já bych chtěla požádat, aby Sněmovna zhodnotila můj návrh na zařazení nového bodu do programu našeho jednání.

Dovolte, abych jenom krátce tento svůj návrh zdůvodnila. Za prvé jde o to, že několik týdnů sledujeme to, co se odehrává na Ukrajině, a vzhledem k tomu, že Česká republika ve všech svých minulých postojích, tedy v postojích vládních, také v postojích sněmovních, zejména potom vyjádřeno postoji ministra zahraničních věcí, vždy v minulosti utvrzovala ukrajinskou stranu v tom, že Česká republika podporuje její vstup do Evropské unie, tak si myslím, že této otázce máme věnovat svou pozornost. Jedná se o to, že pokud podporujeme vstup Ukrajiny do Evropské unie, a mě zajímá, zda se tento názor nové vlády na tomto postoji nezměnil, pokud se nezměnil a podporujeme jej, tak nemůžeme přihlížet bez mrknutí oka tomu, že jsou vystaveni násilí, a dokonce jsou mrtví občané země, která má s námi sdílet ve stejném civilizačním okruhu jednu politiku, jeden život v případě, že vstoupí do Evropské unie. Je zde také otázka toho, že na našem území, tedy v České republice, je řada občanů, bývalých občanů Ukrajiny, anebo ještě současných občanů Ukrajiny. Viděli jsme také jejich protesty. Proto navrhuji zařadit tento bod krom otázek, které jsem zmínila, jsou zde ještě otázky hospodářské, otázka související s příjezdem prezidenta Janukovyče do České republiky, tedy česká vláda bude muset formulovat nějaký postoj k těmto otázkám a Parlament České republiky by tento postoj měl znát. Proto tedy navrhuji tento bod do pořadu našeho jednání. Název jsem vám sdělila. Navrhuji jej zařadit jako první bod do bloku zprávy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové.

Zároveň bych rád řekl, že nám absolutně nemůže být jedno, pokud vlastně v bezprostředním sousedství nejen Evropské unie, ale i Evropy dochází k tomu, že jsou jednak vážně pošlapávána základní lidská práva, a dokonce jsou mařeny lidské životy a jsou vlastně i zpochybňována základní práva shromažďování, veřejného vyjadřování apod. To nám nemůže být jedno. Cítím jako povinnost se k tomu přihlásit. Zároveň chápu zájem se o situaci na Ukrajině důkladněji bavit. Rád bych jenom dal Sněmovně ke zvážení jednu věc.

Navrhuji to také proto, že na zahraničním výboru můžeme jednání uzavřít. Můžeme ho uzavřít veřejnosti také proto, že je řada informací, které by nebylo možné na tomto plenárním zasedání sdělit. Přimlouvám se za to, abychom tady dali přednost skutečně těm poslancům, kteří zahraniční politiku dělají přímo ve výboru. Tam garantuji, že se pokusíme předat informace, které bych tady poskytnout nemohl. Pokud by poslanci dospěli k závěru, že je věc taková, že by to bylo třeba zařadit i na plénum, tak se samozřejmě dohodneme a může to být i tak. Pokud mi vyhovíte, budu rád.

Nebudu ani potřebovat dvě minuty.

Nic proti tomu, pokud to předjedná zahraniční výbor, samozřejmě, ale nechceme čekat na výborový týden a celou tu debatu odsunout o šest nebo o osm týdnů.